Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Michálek. Vážené kolegyně, vážení kolegové, především bych chtěl ocenit velmi seriózní přístup, který pan ministr k této interpelaci zaujal, a že se tím velmi vážně zabývá, což si myslím, že je příkladné. Jsem taky rád, že přinesl informaci o tom, že jeden soudce už se rozhodl tuto věc řešit tak, aby to nevyvolávalo žádné pochybnosti. Myslím si, že vůbec není potřeba se obávat toho, že by byty pro sociální případy pro potřebné v hlavním městě Praze zůstaly neobsazené, protože těch lidí, kteří mají tuto potřebu sociální, například jsou to senioři s různými zdravotními znevýhodněními, tak těch je opravdu celá řada, a já jsem se k tomuto případu dostal pouze z toho důvodu, že mě oslovila právě paní, která měla maminku seniorku se znevýhodněním a nemohla se přes ty pořadníky hlavního města Prahy dostat k tomu, aby dostala ten sociální byt, a upozornila mě na to, že v sociálních bytech bydlí právě ti soudci. To je důvod, proč já jsem se k tomu dostal a jak jsem to řešil. Věřím, že nový primátor v této věci podnikne adekvátní kroky tak, aby případně došlo ke sblížení nájmů směrem k tržní hladině, když už tam soudci bydlí, aby neměli dotované zvýhodněné ceny. Souhlasím s tím, že je velký problém u zaměstnanců soudu, pokud mají plat, který jim neumožňuje si najít v Praze bydlení za tržních podmínek, tak je to zásadní a závažný problém, který by ministerstvo spravedlnosti mělo řešit. Ministerstvo spravedlnosti má samozřejmě na starosti část rozpočtu, která upravuje platy pro tyto profese. My jsme dlouhodobě upozorňovali předsedu vlády na to, že některé profese v soudnictví, ať už jsou to soudní asistenti, čekatelé a další profese, které se třeba i zásadně podílejí na výkonu soudnictví, že jsou platově podhodnoceni a že pak nemůžeme očekávat, že kvalita soudnictví se bude razantně zvyšovat. Pokud jde o otázku podjatosti, tak argument není postaven pouze na tom, že soudce bydlí v bytě, který mu pronajímá hlavní město Praha, ale je postaven na tom, že byt je dotován cca ze dvou třetin hlavním městem Prahou. A zkuste se vžít, pane ministře, do situace, že se soudíte s hlavním městem Prahou, kde vám třeba hlavní město Praha nějakým nezákonným způsobem ublížilo, třeba vás přejel jeho zaměstnanec na přechodu a bylo to v rámci výkonu městské policie, a na jednu stranu vy se soudíte jako účastník řízení, který má mít stejná práva a povinnosti, a na druhé straně stojí hlavní město Praha a soudí vás soudce, který bydlí v dotovaném bytě od hlavního města Prahy, tak samozřejmě nemůžete mít stejné zacházení a jsou tam dány zákonné důvody podjatosti podle příslušných procesních předpisů. Myslím si, že k těmto případům, samozřejmě nemám přístup do databáze případů, jako to má Ministerstvo spravedlnosti. Nemám žádnou kompetenci prověřovat ty případy.

Já bych chtěl závěrem říci, že pokud se nám nepodaří dosáhnout situace, v které soudci budou bydlet v Praze za tržní nájmy a nebudou okupovat sociální byty, tak zvážím možnost řešení zákonem, tak aby soudce neměl podle zákona možnost bydlet v bytech, které jsou určeny pro sociální případy a které jsou dotovány. Protože vypadá té, že bez té zákonné kompetence ministerstvo v této věci skutečně nemůže činit žádné další kroky. Uvítal bych spolupráci na tom, aby se nám to nějakým způsobem podařilo dořešit. Děkuji, a to je všechno, co jsem k této interpelaci chtěl říci. Děkuji. Reagovat si přeje pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Jenom velmi stručně.

Řešíme ho.

Děkuji. S dovolením zase musím přečíst několik omluv, které mi přišly. Omlouvá se pan poslanec Radek Koten z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

Omlouvá se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z dopoledního jednání z důvodu neodkladných pracovních povinností. Není tomu tak. Takže já vám všem děkuji a končím projednávání této písemné interpelace. Jako další je zde písemná interpelace na paní ministryni financí.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, bohužel paní ministryně není přítomna, jak jsem zrovna zaslechl. Je omluvena pro zahraniční cestu.

Bohužel došlo k tomu, že jedna vládní strana disponovala ministerstvem, které pod sebou mělo státní podnik DIAMO, který zcela zřejmě a jasně z titulu toho, jak byl zřízen a jaké je jeho personální obsazení, jaké je odborné vybavení, je předurčen právě k takovýmto krokům státu vůči těmto podnikům.